Já vím, že nám budete vyčítat, že valorizujeme důchody o 200 korun v průměru, že za vás to bylo 45 korun, ale já se domnívám, že nelze několik let po sobě takovýmto nízkým způsobem valorizovat penze více než dvou milionů důchodců v České republice. Já vím, že se vám nelíbí, že zvyšujeme platy ve veřejném sektoru o 3,5 %, pro lékaře a pro policisty o 5 %, ale reagujeme na to, že vaše vlády řadu let těmto profesím reálně platy snižovaly. To znamená, reagujeme na situaci, kterou vy jste tady vytvořili, a myslím si, že ze strany ODS je hodně pokrytecké, pokud kritizuje současnou vládu za to, že napravuje chyby, které Občanská demokratická strana udělala. Přece součástí toho rozpočtu je i profinancování opatření, které souvisí se snížením daně z přidané hodnoty na léky a na knihy od 1. ledna příštího roku. Abychom udělali výraznější pokles daně z přidané hodnoty, ačkoliv jste předtím daň z přidané hodnoty zvyšovali. Čili kdybychom souhlasili s tím vaším návrhem, tak by se samozřejmě schodek státního rozpočtu prohloubil mnohem výrazněji. Děkuji panu premiérovi. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vy jste mi zopakoval svoji mantru o tom, jak tady vládla Nečasova vláda, co všichni víme a jak jsme dělali jakési chyby, které se tady snažíte popsat, ale neodpovídáte mi na to, proč jste sestavili rozpočet v této struktuře v dnešní době, kdy máme úplně jiné ekonomické podmínky. Ta čísla mluví sama za sebe.

Ale doplňující otázku mám. Já nerozumím tomu, proč v době, kdy máme takto dobré ekonomické parametry, snižujete výdaje na výzkum, a fakticky je to tak, že v roce 2013 byly výdaje na výzkum, vývoj a inovace o 5 miliard korun vyšší, než budou ty, které plánujete pro příští rok.

Děkuji panu poslanci Fialovi. Poprosím pana premiéra o doplňující odpověď. Já myslím, že nejde jenom o objem výdajů, ale jde také o jejich efektivitu. A pokud jde o výdaje na vědu, výzkum a inovace v minulých letech a jejich efektivitu, já myslím, že to je téma, kterému se určitě ještě i tady v Poslanecké sněmovně budeme intenzivně věnovat. Protože mimo jiné byly využity evropské fondy, mimo jiné se u nás postavilo za využití evropských fondů kolem 40 nových výzkumných center, několik velkých vědeckých infrastruktur a jeden z vážných rozpočtových problémů, které budeme muset řešit, je udržitelnost těchto center v příštích pěti letech, kdy bude potřeba je financovat z veřejných rozpočtů a kdy jsou omezeny jejich příjmy z komerčních zdrojů právě v důsledku evropských podmínek. A je otázka, jestli rozhodnutí o těchto investicích bylo skutečně správné, jestli bylo dostatečně promyšlené a jestli si to Česká republika z rozpočtového hlediska vůbec může dovolit. Chci připomenout, že jsme v letošním roce oproti původním plánům Rusnokovy vlády navýšili výdaje na vědu, výzkum a inovace o 900 milionů korun. 900 milionů korun jsme přesunuli v rámci struktury státního rozpočtu, posílili jsme tyto výdaje. V meziročním srovnání v příštím roce tyto výdaje porostou, protože počítáme s tím, že v prvním pololetí příštího roku ještě navýšíme výdaje na vědu, výzkum a inovace. Takto jsme se dohodli při přípravě zákona o státním rozpočtu. To znamená, celkem oproti těm rozpočtovaným výdajům by se tam mělo najít ještě minimálně 600 milionů korun na to, abychom tuto oblast posílili, a samozřejmě povedeme debatu zejména o tom, abychom posílili aplikovaný výzkum, abychom posílili projekty, které jsou v gesci Technologické agentury, které mohou mít přímý pozitivní dopad na zvýšení konkurenceschopnosti našeho průmyslu. Čili vláda počítá s tím, že v příštím roce navýšíme oproti letošním výdajům výdaje do oblasti vědy, výzkumu a inovací. Třetí interpelaci přednese pan poslanec Miroslav Kalousek na pana premiéra ve věci koordinace zahraniční politiky. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, dámy a pánové, za koncept zahraniční politiky a její výkon odpovídá vláda České republiky. Prezident České republiky zastupuje zemi navenek. Tolik Ústava.

Dokud jezdil na ostrov Rhodos na velmi kontroverzní ekonomické konference spolu se soudruhy Zbytkem a Filipem jako důchodce z Vysočiny, byla to jeho věc.

Zrovna tak jako jeho návštěva v Číně byla velkou ostudou české mezinárodní zahraniční politiky.